Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Informace o pozměňovacích návrzích máme rozdány do pošty.

Paní ministryně, prosím máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.